Finta spočívá podle nich v tom, že právní změna by byla možná již v rámci stávajících smluv, a to díky takzvané překlenovací doložce. Toto ustanovení umožňuje změnu legislativních postupů, aniž by muselo dojít k formální změně smluv EU.

Takže to je samozřejmě absolutně šílené.

Tyto země, včetně České republiky a to já nevím, ale za nás to tak bylo Maďarska a Polska se právě bojí, že při změně hlasování tak už nebudou moct prakticky nic ovlivnit a vždy bude možnost jejich přehlasování tak, jak se to děje v jiných oblastech evropského legislativního procesu.

To pozvání!

No a dokonce tedy udělali pracovní skupinu složenou z odborníků na institucionální reformy EU.

Takže prosím vás, všechno, co jste udělali s Bruselem, jste podělali. Předsednictví, teď tu migraci.

A já to nechci. Nechci to! A tohle pokud byste udělali, by byla úplná katastrofa. A já se toho hrozím, protože my nevíme, co tam vyvedete.

My nejsme tady do počtu.

Poláci to říkají jasně: My přicházíme o část naší suverenity! Jakmile si nemůžeme rozhodnout, kdo u nás bude žít, tak to prostě zkrátka ztráta suverenity je. Evropa tímhle rozhodnutím otvírá dveře pašeráckým organizovaným skupinám. A je to vlastně po Merkelové první pozvánka. Protože když řeknete veřejně, že přijmeme minimálně 30 000 ilegálních migrantů organizovaných pašeráky ročně, no tak zkrátka vy jste je pozvali.

Vykládal nám o tom, že v podstatě měl stejný mandát, a samozřejmě to vůbec nebyla pravda.